Já bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího pana Blažka doplnil. Každopádně já jenom odpověď svému kolegovi z ANO, koho bude nominovat sociální demokracie. Sociální demokracie bude nominovat do komise Luboše Zaorálka, protože je z toho regionu a tu problematiku tam zná bezesporu, od lidí počínaje po byznys konče, asi ze sociálních demokratů nejlépe.

Pane předsedající, já děkuji za slovo. Volně navážu na předřečníka. Je skutečně důležité, abychom si nepletli Poslaneckou sněmovnu za lidový soud.

To, o čem ovšem chci mluvit a já vás podporuji ve vaší touze po pravdě, zjistit, jak věci jsou, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, že stejně tak jako teď horlivě vystupujete, tak budete chtít znát pravdu o Čapím hnízdě. To znamená, až přijde žádost o vydání na pana poslance Faltýnka a na pana poslance Babiše, budoucího premiéra, tak stejným způsobem zde budete vystupovat a budete říkat ano, my tu pravdu chceme znát, my nebudeme bránit orgánům činným v trestním řízení a my to umožníme, ať tu pravdu známe! Protože jinak bych se musel domnívat, že trpíte selektivní touhou po pravdě.

Pravda je jenom pro někoho? Mají se ji dozvědět jenom někteří? Sedm ran, ano. Mají se ji dozvědět jenom někteří?

A jinak ještě směrem k předřečníkovi z SPD. Nejsem členem sociální demokracie. Je to náš konkurent.

Dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych opravdu poprosil, abychom se vrátili k věcné diskusi, která se má týkat návrhu na zřízení vyšetřovací komise k OKD.

Takže všechno řešíme tak, jak se to má řešit, a může se ujistit u svých kolegů, kteří mu to určitě zaručí. Já také děkuji. Stahuje svou přihlášku. V tom případě já v tuhle chvíli nemám nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, tedy všeobecnou rozpravu končím. Nemá. Takže se posuneme k rozpravě podrobné.

III. stanoví lhůtu desíti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

Tolik návrh usnesení. Předpokládám, že po skončení této schůze Poslanecké sněmovny by byla velmi rychlá volební komise, která by vyhlásila lhůtu pro obsazení volební komise, a následně totéž v pátek, kdy by to bylo pro předsedu vyšetřovací komise, abychom konali tak, že vyšetřovací komise bude zřízena ještě před Vánoci.

Děkuji za načtení návrhu a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám další přihlášky. Nechceme. V tom případě se přesuneme k hlasování. Prosím všechny, aby se přihlásili, pokud tu nejsou.

Děkuji.

Děkuji všem. Dáme dvě minuty?